Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

Přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat o protinávrhu. Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru rozpočtovému?

Přistoupíme k hlasování.

Mám tady omluvu.